11.

Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, předkládaný návrh už jsem vám jednou představoval, takže jen stručně.

Tím posledním cílem a tím, který vzbudil největší kontroverze, je zavedení trestnosti přípravy trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby.

Ta námitka je lichá z jednoduchého logického důvodu, protože tady předáváme jen trestnost té přípravy, čili posouváme ten okamžik trestnosti, ale jinak nic neměníme na samotné skutkové podstatě krácení daně, poplatku a podobné povinné platby, takže ten, kdo se dopouští optimalizace, která už je ve skutečnosti krácením, tak stejně je trestně odpovědný jen o chvíli později. Prosím o podporu. Děkuji panu ministrovi. Dále byl tisk přikázán rozpočtovému výboru. Nyní prosím zpravodajku ústavněprávního výboru poslankyni Helenu Válkovou, aby nás informovala o projednání výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Děkuji, pane předsedající. Milé kolegyně, milí kolegové, my jsme se také těmito novelami, které tady výstižně charakterizoval pan ministr spravedlnosti jako vzájemně nesourodé... Nyní paní zpravodajka, nemáme ještě obecnou rozpravu. Prosím, po ní.